Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Jurečkovi.

Nikdo. Takže shrnu.

Ne, dobře, tak pan předseda Faltýnek se ještě hlásí.

Já jsem nepřišel upřesnit návrh, já jsem jenom přišel okomentovat ten návrh na vyřazení.

Takže když si to usnese Sněmovna, tak to může být, ale je to opravdu netypické. Takže ať hlasujeme ty návrhy pana Jurečky každý samostatně.

Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. V hlasování číslo 4 z přítomných 157 pro 66, proti 6. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. A nyní tedy budeme hlasovat o programu naší schůze jako celku, abychom mohli schválit pořad schůze a začít její projednávání. Rozhodneme v hlasování číslo 6, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pořad schůze po této úpravě. Kdo je proti? Děkuji vám.

Návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen a budeme se tímto pořadem řídit.